Za další považuji za velmi důležité zmínit obsahové zjednodušení.

Dalším okruhem pak bylo sjednocení a modernizace požadavku na výstavbu, alespoň základní, dosud roztříštěné požadavky na výstavbu z mnoha rezortních vyhlášek skutečně dneska je spousta vyhlášek, ve kterých se musí orientovat zejména projektanti, tak snaha byla dostat ty nejvýznamnější prvky modernizace požadavků na výstavbu přímo do zákona a měly by být konkretizovány v jedné jediné vyhlášce či městských předpisech, protože nový stavební zákon umožňuje pro největší metropolitní města v České republice Praha, Brno a Ostrava aby měly vlastní samostatné stavební předpisy.

Určitě velmi důležitým bodem je účastenství a koncentrace řízení. Jediného povolovacího řízení se mohou účastnit všichni, nikoho jsme neeliminovali z tohoto procesu. Mohou se zúčastnit všichni, kterých se to týká, včetně ekologických spolků. Ale námitky se mohou uplatňovat pouze jednou a pouze v době, kdy je to poprvé možné.

Další oblastí je reforma opravných prostředků opět velmi důležité.

Ruší se takzvaný pingpong, to znamená, zavádí se apelační principy, což je o tom, že pokud dojde k odvolání, odvolací úřad musí rozhodnout, nemůže to vracet zpátky první instanci k dalšímu řízení.

Celé řízení má být vedeno elektronicky, s originálními elektronickými podklady v informačních systémech jednotně vybavené státní stavební správy. Samozřejmě debatujeme v prostoru o tom, že se bude měnit nový stavební zákon, že se to chce nechat jako dneska na obcích.

Věřím, že jsou si toho předkladatelé vědomi a že i pro ně je digitalizace skutečně zásadní.

Desátým okruhem je soudní přezkum, to znamená i v rámci soudního přezkumu dochází ke zrychlení a odformalizování soudního přezkumu, zrovnoprávnění postavení stavebníka se žalobcem, koncentraci žalobních námitek, postihu za podávání šikanózních žalob a přednostnímu projednání žalob s přiznaným odkladným účinkem.

Beze změny zůstávají samostatné působnosti klíčové kroky při přípravě územněplánovacích dokumentací, tedy rozhodnutí o pořízení, schválení zadání, výběr nejvhodnější varianty, vydání, schválení správy o uplatňování, rozhodnutí o změně, vydání změny územněplánovací dokumentace. Oproti stávajícímu stavebnímu zákonu je samosprávám nově svěřena možnost projednání návrhů vypořádání připomínek před předložením k vydání rozhodnutí o sloučení společného jednání a veřejného projednání. A dále je radě obce samostatné působnosti nově přiznáno právo vznášet připomínky k vymezení zastavěného území a právo uplatňovat připomínky k návrhu územních opatření.

A pak hlasuje veřejnost. A veřejnost odhlasovala více jak 67 %, že nejlepším zákonem roku je nový stavební zákon. A mě velmi mrzí, že si pro tu cenu nepřišel nový pan ministr.

Jinak možná ještě za připomenutí, kdo je třeba součást nominační rady to jsou soudci, jsou to soudci Nejvyššího správního soudu, je to mnoho právníků, je to třeba i Svaz měst a obcí.